Dovolte mi ještě jednou zdůraznit, že je třeba vyplácet sociální dávky jen těm, kteří je opravdu potřebují. Těm, kteří z objektivních důvodů pracovat nemohou. A sociální systém by měl motivovat ty ostatní k hledání a udržení práce. Novela zákona o hmotné nouzi by tedy měla být začátek toho, jak navrátíme sociálním dávkám jejich správnou roli pro celou společnost i jednotlivce.

Námi navrhované změny by měly přispět ke zvýšení adresnosti vyplácení příslušných dávek, snížení objemu státem vyplácených prostředků na dávky pomoci v hmotné nouzi, snížení počtu příjemců těchto dávek a jejich omezení pouze na osoby, které se dočasně ocitly bez vlastního přičinění v hmotné nouzi a snaží se z této situace vlastními silami aktivně dostat.

Všechna tato námi navrhovaná opatření by jejich implementací do právního řádu měla výrazně přispět ke snížení veřejných výdajů v oblasti dávek pomoci v hmotné nouzi. Dle odhadů kompetentních pracovníků v této oblasti dochází ke zneužívání systému vyplácení dávek v hmotné nouzi mezi 20 a 30 procenty příjemců těchto dávek. Hnutí SPD prosazuje, aby se stát choval jako řádný hospodář, a proto předložilo tento návrh novely zákona o hmotné nouzi. Ušetřené finance by šlo využít ku prospěchu těch, kteří pomoc státu opravdu potřebují a zaslouží si ji. Proto vás žádám o propuštění tohoto návrhu zákona do druhého čtení. Děkuji za pozornost.

Dobré dopoledne. Děkuji, pane předsedající, za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, možná jste to někteří zaregistrovali, někteří jste to možná nezaregistrovali, ale já jsem se na vás zhruba před půl rokem obrátil emailovou poštou a všem, všem, jsem vám zaslal dopis, dalo by se říci volání o pomoc, který podepsal starosta města Úpice a oba ředitelé zdejších základních škol. Ale tím dopisem oni se obraceli na vás na všechny, protože se situací v tzv. vyloučených lokalitách, které v jejich městě vznikly, si už nevědí sami rady. A největší problém vidí právě v zanedbávání školních docházek dětí z těchto rodin. Co naděláte, když v těch školách čekají asistenti, a ty děti tam prostě do té školy nepřijdou?

A je tam celá řada dalších a dalších problémů. Já vás chci jenom poprosit, protože jsem v této věci interpeloval i paní ministryni a po mé interpelaci ta odpověď nebyla nijak výrazná možná, že se něco chystá, něco ne mi v podstatě off record řekla, že ten problém je takový, že si s tím v podstatě neví rady, a řekla, ať zkusíme něco navrhnout my. Nenavrhli jsme to my, navrhli to tady kolegové z SPD. Ale já sám se velmi přimlouvám, aby ten zákon putoval tím celým legislativním procesem a došel nějakému konci.

Pane poslanče, prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já chápu tu motivaci toho návrhu.

V době, kdy byla naprosto minimální nezaměstnanost a skutečně chápu ty výhrady občanů, ke mně se to také dostává, že prostě práceschopní lidé se vyhýbají práci a občas se to také v tom našem systému děje a budí to nevoli, tak na druhou stranu teď očekáváme příliv desetitisíců až statisíců lidí do toho systému pomoci, řeší se teď naopak problém z druhé strany, aby se např. dávka mimořádné okamžité pomoci zpřístupnila těm žadatelům, a já se obávám, že tenhle návrh jde trochu, trochu opačným směrem. Myslím, že zvlášť v situaci, kdy ta nezaměstnanost razantně naroste, bychom měli ještě zvážit, jestli se ty podmínky nezměnily a jestli není potřeba chystat ten systém spíš na situaci s vyšší nezaměstnaností a vyšším podílem lidí, kteří by rádi pracovali, ale bohužel pro ně práce není. Z toho důvodu navrhuji vrátit tento návrh k přepracování. Nyní mám dvě faktické poznámky.

Pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo. A kde vidíte tedy problém? Já jsem to nějak moc nepochopil to vaše vystoupení prostřednictvím pana předsedajícího. Můžete mi tedy vysvětlit, jaký je rozdíl mezi tím, že je tady snaha zastavit zneužívání dávek, a tím, že vy chcete, aby dávky dostávali lidé, kteří si je zaslouží?

A stále je připravena paní poslankyně Aulická jako poslední. Prosím, vaše dvě minuty, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající. tuším, o dvaceti až třiceti procentech lidí, kteří údajně ty dávky zneužívají. To je v současné situaci, kdy je extrémně nízká nezaměstnanost a skutečně už vlastně o ty dávky vůbec žádá jenom malý podíl práceschopné populace.

Tak další faktická poznámka, to je jenom jedna zatím, paní poslankyně Jana Pastuchová. A připraví se pan poslanec Marek Novák na faktickou. Vaším prostřednictvím pane kolego Ferjenčíku, pokud tento zákon projde do druhého čtení, tak přece jsou výbory, kde můžete, můžeme o tom diskutovat společně s Ministerstvem práce a sociálních věcí, a je tam možnost podat pozměňující návrhy. Takže jenom to k tomu vrácení k dopracování, že je další možnost, když to projde, tak na tom zákonu, na tom návrhu zákona dál pracovat. Prosím, dvě minuty. Děkuji za slovo.